Děkuji. Prosím paní poslankyni Peštovou. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže to si vyřiďte mezi sebou v té vaší koalici. A chtěla jsem se zeptat pana poslance Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího. Církevní restituce byly nezákonné? Ústavní soud rozhodl, že jsou nezákonné?

Takže jste nám to zamítli. Vítám všechny kolegyně a kolegy. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych zareagovat na vystoupení pana poslance Romana Bělora, prostřednictvím paní předsedající, kdy tady hovořil o tom, že kandidovali jako jedna strana, jako jedno politické uskupení Pirátské strany a Starostové a nezávislí. Proč podle mého názoru to někdo neřeší? Protože si myslím, že to je v rozporu s právními předpisy a je to nehospodárné nakládání s finančními prostředky, protože by měli mít jeden klub a neměli by využívat další benefity. Kdy ty finanční prostředky vrátí? Kdo to bude řešit? Protože mě vůbec udivuje, že nikdo tuto věc neřeší. Měl jste pravdu, ano, ale máte mít pouze jeden klub a jednoho předsedu.

Jsme tady omezováni prakticky neustále. Takže já si myslím, že si pan ministr pro legislativu protiřečí. A myslím si, že to, co tady dneska řekl Jakub Michálek, prostřednictvím paní předsedající, že stanovisko Legislativní rady vlády, že spočívá a měla by si ho vyžádat vláda. Ale tenhleten přílepek, který se tady objevil, já si myslím, že i ministr pro legislativu by to měl podpořit a chtít k tomuto přílepku, který je protiústavní, to stanovisko Legislativní rady vlády. Já to prostě považuji za správné. A myslím si, že takový postup by měl být. A divím se, že ho pan ministr pro legislativu nepodpoří. Děkuji. Prosím.

Musím reagovat na ty předvolební kampaně.

Já jsem toho byl osobním svědkem.

Připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.

Říkal jsem, že nejsem právník. Z hlediska legislativy možná máte pravdu, ale tu pravdu asi nemáte z hlediska etiky. Já vám můžu ze zkušenosti říct, že jsem byl téměř 10 let ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky. V rámci své funkce jsem vydával řadu pokynů, nařízení, které nejdou srovnat se zákony, jsou to samozřejmě hluboko pod touto úrovní. Nicméně jsem si nikdy nedovolil nařízení, které jsem vydal já, nedodržovat, protože v takové chvíli bych ztratil úctu svých podřízených a asi bych tam dlouho nebyl. Takže to jenom ze zkušenosti a praxe. Ano, možná z hlediska legislativy je to dobře. Z hlediska etiky nedodržovat vlastní zákony je podle mého názoru špatně. A jen ještě k panu předsedovi Michálkovi taková malá poznámka. Ono když jsem byl právě ve funkci ředitele, tak jsem nesl odpovědnost jednak tím, že jsem mohl být z funkce odvolán, ale také tím, že když jsem se rozhodl špatně a skončilo by to špatně u soudu, tak jsem také tu náhradu škody mohl zaplatit. To znamená, mě nikdo nemůže čtyři roky odvolat, ať jednám jakkoliv a rozhoduji jakkoliv. Možná mi to spočítají voliči v příštím období. Ale také nenesu tu ekonomickou odpovědnost. Protože co se může stát? Jestliže by opravdu došlo k tomu, a to riziko tady minimálně je, že u Ústavního soudu uspěje, a mezitím, než Ústavní soud rozhodne, bude donucen prodat svou firmu, vznikne mu obrovská škoda, protože ji bude prodávat minimálně pod tlakem času, a bude žalovat český stát o náhradu této škody. Český stát, nikoliv poslanec. A to je špatně. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, vaše reakce. Vážená paní předsedající, byla bych ráda, aby u této rozpravy byl i ministr vnitra, tedy pokud není na technické přestávce. Takže v tom případě ano, na to máme nárok všichni. Takže já reaguji na jak jinak na kolegu poslance Michálka, vaším prostřednictvím.

Musím na to reagovat.

Promiňte, fakt ne! Zkuste se zabývat něčím jiným! Ale já to chápu. Zkuste se zabývat třeba prací pro lidi. Zkuste něco jiného dělat.